A pořádný argument jste nedali kromě toho, že někdo někdy využil platné legislativy, možná nešťastně, já tady nežiji, možná nešťastně rozdělil město na sedm obvodů.

Nebo si myslíte, že jinde to ta samospráva zvládá, rozdělit si případně město na obvody, stanovit si počet zastupitelů, a tady ne, tady to musí dělat Poslanecká sněmovna a Senát, aby to zákonem určily? Já si to skutečně nemyslím. Představa, že máme komunální volby, obracíme se na občany: pojďte, zvolte si svého starostu či primátora, máte komunální volby, a platí to v celém státě, jenom v Praze ne, to mi přijde opravdu neuvěřitelné. A zkuste mi říct, jak budete tohle to vysvětlovat voličům, že si mohou vybrat starostu Prahy 1 a nemohou si v tom samém termínu vybrat primátora Prahy, nebo potenciálního starostu Prahy 1 a potenciálního primátora Prahy. Takže já formálně dávám návrh na zamítnutí tohoto zákona již v prvém čtení a očekávám poměrně bohatou diskusi.

Pane poslanče, prosím, abyste zůstal u řečnického pultíku, protože já jsem ještě neotevřela formálně obecnou rozpravu. Tak to potom načtete, ano, dobře. Takže tímto otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášené paní poslankyni Fischerovou, pana poslance Svobodu, pana poslance Koubka, pana poslance Bendu a pana poslance Laudáta. Nemusíte běžet, my počkáme. Prosím, máte slovo. Paní předsedající, děkuji vám za udělení slova.

Takže dovolte, abych se k tomu mohla vyjádřit celkem stručně, řekla bych.

Tento název si od té doby nese.

To zde padlo, že bude jeden volební obvod, čili to už platí.

To zde už také bylo řečeno, že by musely být potom následující volby za dva roky, a je to velmi komplikované, když teď po dvou letech by občané šli znovu k volbám.

Na Slovensku volí také do hlavního města Slovenska Bratislavy podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí.

Já říkám, dokud se kolo točí, tak do něj nestrkám ruce.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, tak jak tu sedíme, i když nás tu už není moc, tak si myslím, že bychom měli toto opravdu velice dobře zvážit, než budeme něco měnit.

Já děkuji, paní poslankyně. Nyní prosím, aby přistoupil k mikrofonu další přihlášený, a to je pan poslanec Bohuslav Svoboda. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, zákon o hlavním městě Praze je zákon, který je funkční a funguje. Není nic, co by musela tato Sněmovna řešit. Je v tom jistě hodně sentimentu, ale jsem přesvědčen o tom, že každá země si má svého hlavního města vážit a musí ho vnímat jako něco mimořádně symbolického. A to je také důvod, proč ze zákona to hlavní město Praha je městem a zároveň dostalo jakýsi statut kraje. Pokud ten zákon změníme, budeme muset měnit celou řadu věcí. Kromě jiného se ptám, jak to tedy bude, když se Praha stane krajem, jestli bude mít stejně jako Ústí krajského hejtmana a jestli budeme volit také primátora, protože Ústí nad Labem má také primátora kromě krajského hejtmana, stejně tak jako Plzeň.

Ze statutu hlavního města Prahy peníze k jednotlivým městským částem jdou cestou hlavního města Prahy, cestou zastupitelstva.

Dovedete si někdo představit takové hospodaření, takové plánování? Nechci vůbec hovořit o tom, že samozřejmě volby navíc znamenají obrovskou ekonomickou zátěž pro město a že samozřejmě znamenají, že se minimálně na půl roku zastaví všechno pozitivní v tom městě.